Jediné, co to ve mě evokuje, tak je to, že vlastně to potřebujete nějakým způsobem zpracovat, a proto takováto nesmyslná opatření. Jinak co se týká testů, které vyvinuli čeští výrobci, je u nich testována poměrně vysoká spolehlivost, tak ty se v České republice nepoužívají. Takže znovu mě napadá jediné že to je z důvodu netransparentnosti nákupů různých ministerstev, ať už je to Ministerstvo vnitra, anebo Ministerstvo zdravotnictví, takže prostě ty věci chcete nějakým způsobem udat. Děkuji za odpověď. Děkuji za dodržení času. Poprosím, aby svou interpelaci na ministra zdravotnictví přednesl pan poslanec Vojtěch Munzar, připraví se pan poslanec Jan Skopeček. Děkuji, pane předsedající. Ochota ministrů a členů vlády odpovídat na interpelace je opravdu značná. Děkuji paní ministryni financí i panu ministrovi kultury, že na interpelace dorazili. O to víc je s podivem podivné jednání ministra zdravotnictví, který se nám omluvil na interpelace esemeskou teprve až po zahájení interpelací. Je to neúcta z strany nejenom k nám, kteří si interpelace připravili, ale je to podle mě neúcta a arogantní přístup k celé Sněmovně.

Nebo možná je to strach, nevím. Krásně to dokresluje i potom jmenování pana ministra, charakter pana ministra. Já vám děkuji.

Děkuji za slovo. Vážená paní ministryně, vážené kolegyně, kolegové, já jsem se ve své interpelaci chtěl zeptat paní ministryně na téma odvodů a téma případného odpuštění odvodů, respektive záloh na zdravotní a sociální pojištění pro nejmenší podnikatele, pro OSVČ, a určitě se shodneme na tom, že pandemií zdravotní krize v České republice nekončí, ale že ty ekonomické důsledky, tak z nich se budeme mátořit poměrně dlouhou dobu i poté, co čísla nakažených nebo počty lidí v nemocnicích budou velmi nízké.

Všichni jsme viděli, že nejrůznější dotační programy, které jednotlivá ministerstva vymýšlejí, jsou poměrně složité a podnikatelé se k nim dostávají složitě. Chci se proto paní ministryně zeptat, jestli nepočítá s tím, že by se odpustily zálohy na sociální a zdravotní pojištění pro podnikatele. ODS připravila takový návrh zákona, který jsme připraveni podat.

Já vám děkuji a slovo předávám paní ministryni financí. Děkuji za slovo, pane předsedo.

Děkuji pěkně, paní ministryně.

Ono se dostáváme do trochu zvláštní situace, že živnostníci pobírají kompenzační bonus a z toho vzápětí státu odvádějí povinné odvody. My to navrhujeme na půl roku, toto odpuštění záloh, respektive odpuštění sociálního, zdravotního pojištění, protože očekáváme, že bude docházet k rozvolňování a že třeba v druhé polovině roku už takové opatření nebude potřeba, ale pro tuto chvíli ho vidíme jako opatření důležité, protože každým tím týdnem, každým měsícem, kdy jsou živnostníci a podnikatelé zavřeni a nemohou vykonávat svoji činnost, tak samozřejmě roste pravděpodobnost jejich bankrotu a toho, že skončí. Takže podle mého názoru tento systém podpory má ještě větší význam, než měl v uplynulém období, ve kterém podle mého názoru svůj smysl našel. Prosím, paní ministryně bude reagovat. Už jenom velmi stručně. I kompenzační bonus byl vyhodnocen jako fungující program, byl tady i v parlamentní komisi, kterou váš pan předseda Stanjura vedl, takže to bych chtěla k tomu poznamenat.